Hezké odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych si dovolil jménem našeho klubu učinit následující návrh.

Já vám děkuji, pane předsedo. Další k pořadu schůze je přihlášena paní poslankyně Valachová.

Koneckonců s tématem rozvolňování také souvisí aktuální situace našich maturantů. Děkuji za pozornost.

Ještě než dojde k pultíku, tak samozřejmě upozorňuji, že opět nedodržuje opatření, a uděluji mu tímto napomenutí. Děkuji, pane předsedající. Takže k pořadu schůze bych chtěl nejdříve uveřejnit omluvu lékařům a petentům Otevřeného dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím, protože ve svém minulém vystoupení jsem ji zaměnil za petici Zdravé fórum.

Myslím si, že vzhledem k tomu, že stále hlasujeme nebo jednáme ve stavu legislativní nouze jak jste si teď odsouhlasili prakticky všichni kromě dvou nezařazených poslanců tak by vás mělo zajímat, jestli ten stav legislativní nouze je odborně udržitelný, anebo ne. Na půdě Poslanecké sněmovny neprobíhá stále za celý rok trvání covidové krize žádná odborná debata na toto téma. Prezentují se tady pouze názory vlády a pouze údajné názory odborníků, které jsou zprostředkovávány ministrem zdravotnictví. Protože to je věc celostátního přesahu a celostátního dopadu, tak bychom měli umožnit, aby v této Sněmovně vystoupili i odborníci, kteří považují vládní opatření za natolik nebezpečná a za natolik špatná, že nejenže zlikvidovala značnou část ekonomiky této země, ale že zavraždila tisíce a možná desetitisíce lidí. Chtěl bych vás poprosit, abyste na mě nekývali hlavou, že to není pravda, ale chtěl bych vás poprosit, abyste těmto odborníkům umožnili vystoupit na půdě Poslanecké sněmovny tak, aby se o jejich názorech dozvěděla široká veřejnost. Opravdu nerozumím tomu, proč to před tou širokou veřejností tajíte, nebo respektive, já tomu rozumím.

A toho vy se bojíte, že vám to tady řeknou do očí. Proto neumožníte lidem, neumožníte svým voličům, aby znali pravdu. I když i já se občas zmýlím je to neuvěřitelné, ale občas ano, občas se i já spletu takže je docela možné, že ve svém hlasování tento návrh podpoříte. Takže prosím vás, podpořte změnu programu této schůze tak, aby se v pátek jako první a druhý bod mohly projednat obě dvě tyto petice, pod kterými jsou podepsáni lidé, kteří jsou stoprocentně intelektuálně i odborně asi tak o dvě třídy výš, než je průměr této Sněmovny.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás chtěl požádat o podporu zařazení nového bodu, a to bodu s názvem Konec likvidace českého maloobchodu, a to na čtvrtek jako druhý bod pořadu této schůze.

Z těchto důvodů my stále apelujeme na vládu, aby skutečně toto opatření změnila. Věříme, že dřív nebo později k tomu dojde soudní cestou, ale je škoda, aby mezitím další firmy zbytečně bankrotovaly, a věřím, že ve čtvrtek by se mohlo podařit přijmout usnesení, které vládu zaváže k tomu, ty malé krámy otevřít. Děkuji za podporu zařazení tohoto bodu. Děkuji.

Dobrý den.